Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně říká, že to během jedné minuty stihnu. Obávám se, že během jedné minuty skutečně nedokážu říct důvody, které mě povedou k tomu, abych navrhl zamítnutí zákona do třetího čtení jako celku. Rád bych to tady zdůvodnil. Nechtěl bych to říct takhle jednou větou. Proto mi dovolte, abych řekl aspoň, že máme s tímto zákonem tři základní problémy.

Já ho přeruším, protože v tuto chvíli máme pevně zařazený bod.

Moc vám děkuji.

Prosím, abyste upřesnil svůj návrh. A ještě se mi hlásí pan předseda Michálek. Děkuji. Prosím. Ale jestli potřebují čas na to, aby se poradili, tak to samozřejmě respektuji a ta volba proběhne na příští schůzi, předpokládám. Je tady žádost o přestávku, která poněkud nabourává to, co bylo domluveno. Teď nevím, jestli mám svolat poradu předsedů klubů, nebo jestli někdo tedy navrhne vyřazení zbývajících bodů. Pan předseda Fiala? Prosím.

Je to opravdu věc strategie. Nicméně, vážený pane předsedající, zdvořile mi dovolte, abych navrhl vyřazení všech zbývajících bodů. Máme zde návrh na vyřazení všech zbývajících neprojednaných bodů z pořadu této schůze. Myslím, že ten návrh je jasný. Žádost o odhlášení v tuto chvíli nevidím. Vidím, takže vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Budeme hlasovat o vyřazení všech zbývajících bodů. Počkám, až se nám počet přihlášených ustálí.

Ptám se, kdo je pro vyřazení všech zbývajících bodů z pořadu. Kdo je proti? V hlasování číslo 230 je přihlášeno 133 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 36. Návrh byl schválen. Tím jsme vyřadili všechny body z pořadu této schůze.

Tyto omluvy jsem nečetl, protože jsem chtěl dát prostor projednávaným bodům.